Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dovolte, abych požádal o pevné zařazení bodu číslo 37.

A proč žádám o pevné zařazení tohoto tisku?

Jsou to ty nákupy, které mají být pořízeny v rámci nařízení vlády v rámci veřejného výběrového řízení. V rámci diskuze bylo také zmíněno, že může být velmi problematické a kdo má znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, víte, jak je problematické některé zakázky naplnit.

Hovořili jsme o něm, měl být původně projednán v tom zkráceném zrychleném řízení, na to nedošlo. Můžeme o této věci diskutovat a jsme na to připraveni jak ve výboru pro bezpečnost, kde jsem toto téma už také nastínil, že je potřeba se zabývat novelou tohoto zákona a umožnit alespoň pro státní hmotné rezervy provést nákupy ochranných pracovních pomůcek pro případ, že by se druhá vlna vrátila.

A jak jsem zmínil, kdo znáte, jaké úskalí tam je a jsou to nákupy přes čtyři miliardy korun jaké úskalí tam je, tak může nastat situace, kdy na podzim, kdy bychom ty ochranné pracovní prostředky potřebovali pro naše zdravotníky, policisty, hasiče, ale i učitele, pracovníky sociálních služeb, pracovníky v obchodech a další, prostě nebudou a budeme v situaci tak, jako na začátku této krize, kdy se ve státních hmotných rezervách někde vzadu v regálu krčila jedna paleta s pár tisíci ochrannými pracovními pomůckami. Poté se nákupy musely řešit nákupy v zahraničí.

Samozřejmě chápu, že nemusí být vůle, ale kde není vůle, není ani cesta.

V případě, že druhé kolo pandemie přijde a nebudeme mít naše občany čím chránit, je to také naše prohra.

Já vám děkuji. K pořadu schůze, pane kolego? Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Děkuji.

ještě máme dva. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci

Chtěl bych říct, že Poslanecká sněmovna stále nedostala žádné konkrétní informace. Včera jsme se dozvěděli, že by to český stát mohlo stát až 1,2 miliardy, nicméně k tomu neexistuje žádný detailní rozpad. Nelze ani zjistit, jak Ministerstvo průmyslu a obchodu k takovému číslu dospělo. A já se domnívám, že je to informace naprosto zavádějící. Dočkali jsme se dokonce toho, že vyšel celostránkový inzerát v novinách, který jaksi vytváří nátlak na vládu. Nadhazují se různé mediální vějičky typu přejmenování společnosti. A ty argumenty stále platí. A já se prostě domnívám, že v situaci, kdy jde vláda žádat Poslaneckou sněmovnu o to, aby se sekera státního rozpočtu navýšila na půl bilionu korun, musíme každou korunu obracet dvakrát. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Milé kolegyně, milí kolegové, drahá vládo, navrhuji zařadit na program jednání této Sněmovny nový bod s názvem Plánovaná akvizice společnosti Leo Express Českými dráhami. Důvod je ten, že jsme se dozvěděli, že údajně probíhají intenzivní jednání mezi Ministerstvem dopravy, Českými dráhami a společností Leo Express, tak aby se akvizice stihla ještě v tomto roce. Zajímá nás především důvod této akvizice, konkrétně jaký strategický zájem tímto projektem vláda České republiky sleduje. Kromě zanedbatelného tržního podílu má tato společnost účetní hodnotu, která osciluje někde kolem nuly, je dlouhodobě předlužená a finance na provoz shání velmi složitě.

Získá v Českých dráhách stabilního, ale podřízeného, partnera. Homologaci navíc provádí dceřiná společnost Českých drah, Výzkumný ústav železniční, což by mohlo vyústit ve střet zájmů a také kompromitování jinak dobré pověsti tohoto ústavu.